Děkuji, pane předsedo.

Bohužel je to zařazeno hodně, hodně daleko. Je to sněmovní tisk číslo 657. Je to bod, o kterém jsme zde hovořili, a já myslím, že se možná vyjádří i pan kolega, který předkládal obdobný pozměňovací návrh, a je to bod, který předkládá skupina poslanců, který se týká toho problému, že nám odsouzená ve výkonu trestu odnětí svobody otěhotněla a ze zákona jsme ji museli propustit.

Neočekávám, že by tam měl být zásadní problém při projednávání tohoto bodu.

Není to žádná politika.

My jenom potřebujeme, abyste nám dali to jedno hlasování a mohli jsme to posunout dál do druhého čtení. Já za předkladatele si dovolím říct, že budeme velmi racionální a budeme od vás požadovat pět, maximálně deset minut vašeho ctěného času. Děkuji vám za podporu tohoto problému, který chceme, doufám, vyřešit napříč politickým spektrem. Já vám děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jedná se o sněmovní tisk 405, který je ještě před prvním čtením. Tento návrh zákona jsme podali já, pan poslanec Farský a zbytek poslaneckého klubu Pirátů. Jedná se o návrh, který měl za cíl zrušit vlastně poplatek za podání podnětu Úřadu pro dohled nad hospodářskou soutěží, čili antimonopolnímu úřadu, jak je běžně znám.

Jsem rád, že Ústavní soud tak dal za pravdu České pirátské straně a zrušil tento nesystémový a protiústavní poplatek, čímž naplnil účel naší zákonodárné iniciativy. Poslanecká úprava, která se z původního vládního návrhu zákona dostala až do Sněmovny, byla v rozporu s principy právního státu i ústavním pořádkem. Poplatek byl nepřiměřeným omezením práva petičního podle článku 18 Listiny základních práv a svobod a byl také v rozporu s článkem 21 Listiny, který garantuje občanské společnosti účast na správě věcí veřejných. Poplatek porušoval princip ekvivalence, neumožňoval osvobození ani další úlevy včetně nevratnosti poplatku v případě odůvodněného podnětu.

Jsem velice rád za toto rozhodnutí Ústavního soudu, kterým podpořil občanskou společnost a neziskové organizace, které se snaží o kultivaci prostředí veřejného zadávání v České republice. Proto nyní jako zástupce navrhovatele podle § 86 odst. 6 jednacího řádu po dohodě s dalšími navrhovateli stahuji tento náš návrh, protože již je naplněn. A tímto máme jeden úkol splněný. Děkuji za zlepšení statistik Poslanecké sněmovny.